V případě, že by se některý z účastníků zavázal k některé z výše navržených povinností, bude v rámci veřejné soutěže bodově zvýhodněn. Zvýhodnění se pohybuje cca do 5 % ceny. Podle vyjádření společnosti ČEZ nebylo možné sociální aspekt zohlednit výraznějším způsobem, a to s ohledem na její status obchodní společnosti založené za účelem podnikatelské činnosti a tím je maximalizace zisku. Takto je odpovědná svým akcionářům, a nemůže tedy při správě svého majetku postupovat tak, že bude významně zohledňovat sociální hledisko svých zákazníků, či v tomto případě nájemců. K tomu slouží nástroje sociální politiky státu. Tolik citace z dopisu, který jsem k této věci obdržel na základě informace, kterou jsem si vyžádal od ministra financí.

Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Prosím. Bylo slíbeno, že se tím bude rada zabývat. Rada hlavního města Prahy materiál radní stáhla z projednání s tím, že bude jenom apelovat na vládu.

Za další jsem se chtěla zeptat, jestli jste jednal přímo s radou, protože i o tom jsme minule mluvili.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Nejprve mi dovolte ještě doplnit informaci, která se týká hlavního města Prahy. Poslala mi usnesení Rady hlavního města Prahy a v tuto chvíli se zpracovává na Úřadu vlády odpověď k tomuto dopisu primátorky, který byl na Úřad vlády doručen v uplynulých dnech. Já bych skutečně pokládal za rozumné řešení, pokud by hlavní město Praha do tohoto procesu vstoupilo, ale je to jeho rozhodnutí.

To je hlavní problém konflikt s obchodním zákoníkem, konflikt s otázkou zajištění péče řádného hospodáře a riziko eventuálních žalob ze strany minoritních akcionářů, pokud by bylo postupováno jiným způsobem. Děkuji, pane premiére. Tímto jsme vyčerpali čas určený pro interpelace na pana premiéra.

Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Než přejdeme k dalším interpelacím na členy vlády, tak ještě omluvy.

První interpelaci si vylosoval pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha. Prosím, pane poslanče, vzhůru do aktuálního tématu. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v loňském roce potkalo Českou republiku naprosto extrémní sucho, jedno z nejhorších v historii měření.

Vážený pane ministře, v jakém stavu je příprava plnění úkolů v gesci Ministerstva životního prostředí plynoucích z tohoto vládního usnesení? Existuje již návrh koncepce řešení krizové situace, vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky?

Velmi by mě zajímalo, jak je to plněno. Děkuji panu poslanci. Poprosím nepoprosím pana ministra, protože není přítomen, takže panu poslanci bude odpovězeno písemně. Druhou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Koubek, který bude interpelovat taktéž nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci prodeje písnického sídliště společnosti ČEZ. Děkuji, pane předsedající. Vážený opět nepřítomný pane ministře financí, zástupci iniciativy Moje Písnice se na vás obrátili dopisem v souvislosti s prodejem bytového fondu na pražském sídlišti Písnice a bytového domu Bělocerkevská.

Jak jistě víte, sídliště společně s rozsáhlými pozemky pod ním je dnes v majetku společnosti ČEZ, kde stát prostřednictvím Ministerstva financí spravuje majoritní akcionářský podíl. Známou skutečností rovněž je, že v blízkosti sídliště Písnice by měla v budoucnu končit nová trasa pražského metra D. Stávající nájemníci ve více než 750 bytech mají proto oprávněnou obavu, že jejich domovy skončí v rukou spekulantů, kteří mohou zásadním způsobem ovlivnit jejich životy. Nájemníci bytů by se veřejné soutěže chtěli zúčastnit, ovšem stávající podmínky jejich účast prakticky vylučují. Předně je totiž třeba vytvořit družstevní či jinou obdobnou strukturu, dále zajistit poskytnutí bankovního financování pro podání nabídky a také připravit potřebnou smluvní dokumentaci. Podle mých informací odhadují banky časový rámec takové transakce na 4 až 5 měsíců.